Tato právní norma spadá do oblasti práva soukromého a zabývá se podmínkami podnikání a výkonem státní správy včetně regulace trhu v oblasti elektronických komunikací.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje podmínky pro podnikání v oblasti poštovních služeb, podmínky pro poskytování a provozování poštovních služeb, práva a povinnosti, které při této činnosti vznikají, jakož i zvláštní práva a zvláštní povinnosti těch provozovatelů poštovních služeb, kteří mají povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby a výkon státní správy a regulaci v oblasti poštovních služeb. Kolegyně a kolegové, dnes projednávaný vládní návrh zákona, sněmovní tisk 135/0, byl zkoncipován, jak již bylo uvedeno předkladatelem, zejména z důvodu odstranění částečných duplicit zákonů o elektronických komunikacích a o poštovních službách a částečného nesouladu s novou právní úpravou postupů při provádění kontroly. V zákoně o elektronických komunikacích navíc chybí také sankce za neplnění podmínek opatření obecné povahy vydaných podle § 9 odst. 2 a § 16 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích a za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby podle § 16 odst. 1 zákona o poštovních službách. Nepřijetím návrhu by oba dva dotčené zákony zůstaly i nadále částečně duplicitními a zčásti i v rozporu s novým kontrolním řádem. Chybějícími sankcemi znamenajícími současně chybějící možnosti donucení k plnění některých povinností by se Česká republika vystavila též hrozbě sankcí ze strany Evropské unie. I z nezanedbatelných důvodů, že se v souvislosti s přijetím vládního návrhu zákona nepředpokládají negativní dopady do sociální sféry, negativní dopady na životní prostředí, podnikatelské prostředí, ani na rovné postavení mužů a žen a že tento nebude mít ani dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty doporučuji, aby byl tento dnes postoupen do druhého čtení a byl současně i přikázán k projednání hospodářským výborem Sněmovny, a to v řádném režimu. Děkuji vám za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.